Já se tímto hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Především se týkají různých variant slevy na poplatníka včetně možnosti navázat ji na průměrnou mzdu. Jinak všechny z nich jsou odůvodněny v písemném odůvodnění.

A druhý z nich ruší ty klauzule o vypnutí zákona o rozpočtové odpovědnosti. A ještě jsem chtěl velice stručně reagovat na paní ministryni. Ten náš návrh zvedá slevu na poplatníka pro živnostníky, takže řada živnostníků i přes tu vyšší sazbu na návrhu ušetří. A druhá věc je, že řada živnostníků dosáhne nově na paušální daň, takže tahle celá skupina by naším návrhem nebyla vůbec zasažena. To je poznámka k tomuto. Druhá poznámka. My jsme na rozpočtovém výboru nikdy nepodporovali snížení daně na motorovou naftu, takže tady je 5 miliard, které jsme nechtěli Státnímu fondu dopravní infrastruktury vzít, stejně tak je několik návrhů, které předkládáme a které posilují buď příjmovou stránku rozpočtu, to znamená například zrušení osvobození u prodeje akcií nad 20 milionů ročně, stejně, tak umožňujeme obcím zvednout daň z nemovitosti u komerčních nemovitostí, což zase řeší ten výpadek, který na ně dopadne skrz snížený podíl z RUD.

Druhá věc. Vy kritizujete, že ten náš návrh má také velké rozpočtové dopady, nicméně my ho dáváme jako pozměňovací návrh k návrhu pana premiéra a má je prostě o třetinu nižší s lepším dopadem na spotřebu domácnosti z našeho pohledu. Děkuji za pozornost. Děkuji mockrát, pane předsedající. Já budu velmi, velmi, velmi stručný. A samozřejmě důvodová zpráva je již jeho obsahem. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo.

Tento návrh zde již zazněl několikrát, proto jej nebudu dlouze komentovat. Toto navýšení by výrazně pomohlo ke snížení administrativní zátěže malým a drobným podnikatelům. Právě při překročení limitu se administrativní daňová zátěž skokově zvyšuje a je daleko náročnější, než byla před lety například kvůli kontrolnímu hlášení. Kvůli stávající inflaci obrat 1 milion korun překračuje velmi lehce a daleko více živnostníků než v minulosti. Vláda návrh dosud odmítala s tím, že čeká na celoevropské řešení, ale není čas čekat, živnostníci a podnikatelé potřebují pomoc nyní a zejména v dalších měsících, aby pomohli nastartovat ekonomiku.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný a připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo.

Proto jsem rád, že to vedeme ve věcné rovině.